Kdy zrušíte tři zcela zbytečná ministerstva? Ministerstvo pro evropské záležitosti vzniklo kvůli českému předsednictví v Radě EU. To skončilo na konci minulého roku a zcela nadbytečně ministerstvo jste do dnešního dne nezrušili. Stejně jako Ministerstvo pro legislativu a ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace. Kdybyste měli ve svých řadách více schopných lidí, jako je například pan poslanec Svoboda, který zastává práci minimálně čtyř lidí, tak byste mohli ze dne na den zeštíhlit státní aparát o třetinu.

Vaše vláda se označuje za pravicově konzervativní, ale svou hospodářskou politiku tímto směrem vůbec nevedete. Deficit České republiky by se měl snižovat pouze osekáváním výdajů a ne zvyšováním daní. Nikdy by mě nenapadlo, že pravicovou vládu budu učit základy pravicové politiky. Dále by pan ministr financí měl rušit dotace plošně. Měl by rušit celé rozpočtové kapitoly a ne je snižovat jen o pár procent. Všichni renomovaní ekonomové označují ozdravný balíček za nekoncepční a nesystémový.

Nesouhlasím s tímto ozdravným balíčkem zejména proto, že opatření dopadnou tvrdě na osoby samostatně výdělečně činné, na rodiny s dětmi a na důchodce, zatímco nabubřelého státního aparátu se dotknou jen letmo. Děkuji za pozornost. Já taktéž děkuji.

Paní předsedající, děkuji za slovo.

Mnohokrát z úst mých kolegů z opozice zaznělo, že předpokládaný návrh vlády není ani úsporný, ani konsolidační, ale je spíše daňovým balíčkem, který zatíží naše občany na neúnosnou míru a který mimo jiné porušuje veškeré sliby, které představitelé jednotlivých pětikoaličních stran a hnutí předkládali svým občanům a voličům v době volební kampaně.

Naši pracující občané si zaslouží spravedlivou odměnu za svou práci a zabezpečení pro svou budoucnost, nikoliv další útoky na své peněženky. Je zcela zjevné, že pětikoalice nemá žádný smysl pro prioritu a není schopna dát dohromady plán, který by vyhovoval potřebám naší společnosti.

A teď, když se podíváme na návrh zvyšování vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných, zvýšení daně z nemovitostí, snížení prostředků z FKSP a další předpokládané nesmyslnosti, vidíme, že vláda se snaží tlačit naše občany do finančních potíží jejich osobních i rodinných rozpočtů.

Podle analýzy, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, by průměrná domácnost po devíti větších daňových změnách z celého vládního balíčku přišla o 7 614 korun.

Školkovné průměrně bude znamenat ztrátu 832 korun a zrušení slevy na manželku či manžela 467 korun, celkem tedy 7 614 korun. Daň z nemovitosti vzroste až na dvojnásobek. Rozpočet více zatíží také dojíždění.